Prosím, zda by to bylo možné umožnit, jinak musím vzít pauzu a musíme se jít poradit, protože za mě není schválený program.

Pánové, chcete k tomu něco dodat?

Takže já dávám zase námitku proti postupu předsedající. Ano. Takže já dávám námitku proti vašemu postupu. Ano, zaznamenala jsem vaši námitku. Já se moc omlouvám.

Sněmovna hlasovala a odhlasovala si to, takže nemůžeme dávat námitku proti tomu, co rozhodla Poslanecká sněmovna.

Hlasování číslo 4, přihlášeno 171 poslanců a poslankyň, pro 75, proti 54. Návrh byl zamítnut. Budeme tedy pokračovat v našem jednání. Nyní je přihlášena paní poslankyně Věra Adámková a připraví se paní poslankyně Ožanová. Paní poslankyně, máte slovo. Dobré odpoledne. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Omlouvám se, paní poslankyně.

Ano, jistě. Děkuji.

Pojďme se podívat, co dnes znamená zajistit si zdravotní péči.

No, někdo si to jistě dovolit může, ale naprostá většina, vážení přátelé, v naší zemi si to dovolit nemůže. Protože mám docela ráda čísla, tak pojďme se podívat na některá čísla, která jsou veřejně dostupná, mám je ze zdrojů, které jsou kdykoliv dohledatelné.

Zdá se vám to normální? Mně tedy ne. Jsou to opět věci, které jsou doložitelné. Já o tom začínám pochybovat.

Takže pro jistotu zhoršíme úplně všechno. Takže nárůst meziročně u nás potravin 27 % v průměru, ale já se nechci dívat na východ, to opravdu ne Německo má 20 a Francie 13 při úplně jiných příjmech, upozorňuji.